Nyní jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pane premiére, děláte všechno, co normální chlap nedělá.

Česká republika... Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste a to je také jeden z důvodů, proč vám nelze vyslovit důvěru. A pan premiér Babiš s přednostním právem, takže čas není omezen.